Na rozdíl od velkého množství návrhů na odvedení prostředků do vědy, školství nebo sociálních služeb se ale domnívám, že je třeba maximálně vrátit prostředky do rozpočtových kapitol zpět, jakmile se vláda zevrubně seznámí se situací svých resortů, a proto tyto pozměňovací návrhy nepodpořím. A v tomto bodě začíná vážná debata. Za druhé jsme zcela ve shodě s našimi kritiky, že je třeba neprodleně nahradit končící a po mém soudu vyhaslou vládu bez vazby k výsledkům voleb a bez parlamentního mandátu a nahradit ji vládou, která splní standardní požadavky demokratického parlamentního systému podle naší Ústavy. Zda potřebujeme vytvářet ad hoc rezervu uvedu zde jen jeden příklad, který jsem si náhodou a asi laicky načetl.

Takových věcí může být o dost víc a předběžná opatrnost je na místě. Nad projednávaným rozpočtem si skutečně uvědomuji, že přebíráme králíka v pytli, a nikoliv proto, zda dokážeme podrobně prostudovat a diskutovat a analyzovat 900 stran rozpočtu, ale zda dokážeme dohlédnout skutečný stav státu, jednotlivých institucí a jejich financí. Nám totiž stát nepředává vláda, která jej spravovala v předchozím volebním období. Nedostáváme podrobné šanony o běžících projektech a strategiích.

Já i úřednická vláda zde paradoxně sedíme proto, že předchozí vláda se poroučela skandálem a obrovským selháním, které vyvolalo masivní a v jistém smyslu nikoliv první, ale bezprecedentní zneužití vojenské zpravodajské služby z úrovně jejího minulého i následného vedení. A říkám, že za tuto věc se dosud občanům nikdo ani neomluvil ani není k dispozici zpráva odpovědné kontrolní komise. A přitom pro naše spojence je to významný projev klientelistické deformace práce služby. I z toho je potřeba vyvodit závěry. Vážná a imunitou pokrytá byla soudem nerozhodnutá podezření z korupce poslanců přímo v jádru výkonu jejich ústavní funkce a v prostorách této Sněmovny.

Dozvídáme se dokonce, že možná byl premiérův podpis na skandální amnestii a abolici závažné finanční kriminality vyměněn za podpis exprezidenta na úsporném, nebo daňovém, balíčku vlády rozpočtové odpovědnosti. Byla tedy cenou za rozpočtovou odpovědnost a úspory šibenice právního státu, zvaná amnestie prezidenta Václava Klause?

Nepřihlásili jsme se, protože nám chyběly podklady a nechyběly nalezené miliardy. Jestli mi tedy někdo v této Sněmovně vytýká, že se chovám neodpovědně, když urychleně pracuji na převzetí odpovědnosti za tento dosti těžce zkoušený a na pověsti pošramocený stát, pak s ním musím souhlasit, protože si také umím představit, že bych dělal něco příjemnějšího, méně rizikového nebo méně toxického.

Naším cílem je, aby se tato republika dočkala vlády, která ji začne spravovat s potřebnou mírou legitimity, důvěryhodnosti a stabilitou opřenou o právní stát a rozpočet a samozřejmě tento parlament. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Gabalovi. Pan předseda klubu TOP 09 avizoval faktickou poznámku. Pokud na ní trvá, tak mu samozřejmě umožním vystoupit ve dvou minutách. Prosím, pane předsedo. Přiznám se, že mě mírně vykolejilo vystoupení pana poslance Gabala, který zdůvodnil ono navýšení vládní rozpočtové rezervy profinancováním jakéhosi budoucího rozpočtového rizika. Co si máme myslet, kolegové, o vašem postupu, když ho ani nejste schopni zdůvodnit jednotnými argumenty?

Vy každý tvrdíte něco úplně jiného.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo v demisi, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se ještě několika větami vyjádřil k prioritám hnutí Úsvit před třetím hlasování o státním rozpočtu. My jsme v prvním čtení státní rozpočet nepodpořili, protože státní rozpočet má podle našeho názoru příliš velký deficit a příjmy jsou nadhodnocené z hlediska predikce ekonomického hospodářského růstu, který podle nás nebude tak vysoký, tudíž se příjmy v rozpočtovaném státním rozpočtu nepodaří naplnit. Ale vraťme se k dnešnímu třetímu čtení. Hnutí Úsvit má několik priorit. Jednak jsou to priority na platy zaměstnanců v sociální péči a na platy učitelů, které jsou reálně podhodnocené a které navrhujeme změnou struktury výdajů zvýšit. Dále je to priorita na aktivní politiku zaměstnanosti, která je při zvyšující se nezaměstnanosti v našem státě velmi důležitá.

Takže to jsou priority pro nás velmi důležité, samozřejmě hlavně platy učitelů a platy zaměstnanců sociální péče a aktivní politika zaměstnanosti. Jsou to nejdůležitější věci, které dnes chceme podpořit, a žádáme vás také o vaši podporu. Děkuji.

Příjemné adventní dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vládo.